Hlasujeme o přítomnosti a vystoupení pana ředitele Geusse v rozpravě. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Ještě než zahájíme projednávání tohoto bodu, je přihlášen s přednostním právem místopředseda klubu, pan poslanec Petr Gazdík. Prosím, máte slovo. Hezký dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane ministře, jsem strašně rád, že jste nám tady v celkem obsáhlém vystoupení zcela jasně ukázal, že nejste ministrem životního prostředí, ale ministrem pro zametání stop po ekologických zločinech. Abych použil vaše slova protože to tak prostě je. Dovolím si vznést několik otázek a odpovědět konkrétně.